Děkuji za slovo.

V něm odstavec 9 nově zní: Údaje zapsané v registru povolených geneticky modifikovaných organismů a registru uživatelů se uchovávají po dobu 15 let a jsou veřejně přístupné nejméně po dobu pěti let ode dne zániku oprávnění.

Zákon v předloženém znění předpokládá pouze pětiletou lhůtu archivace.

Je tedy důležité tu lhůtu prodloužit na dobu minimálně 15 let.

Inspekce vede evidenci podstatných okolností pro vznik požadavku k náhradě možných škod známých v okamžiku uložení nápravného opatření.

Pokud inspekce zjistila pochybení v nakládání s GMO a uložila případně sankci, je současně povinna evidovat všechny známé okolnosti dopadu možných následků na poškození přírody, zdraví a dotčeného okolního hospodářského majetku. K vedení záznamů o rozsahu nákladů i bližších okolností možných následků má inspekce odbornou způsobilost. Včasné zjištění může omezit přemrštěné nároky případných poškozených. Tento záznam je součástí protokolu k rozhodnutí o uložení nápravných opatření. Čili je to jakoby oboustranné.

Takže děkuji za jeho případnou podporu. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím. Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, budu zde navrhovat posunutí navrhovaného data nabytí účinnosti.